Za čtvrté.

A zde mají kraje k dispozici 1,5 mld. korun nad rámec své dílčí alokace.

Nesouhlasím tedy s kritikou pana poslance Výborného, že ředitelé se k těmto financím nedostanou. Poskytovatelé se k těmto finančním prostředkům dostanou tak, jak to dělají už dávno, a to přes kraje, které si o ně musí zažádat. Minulý týden Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu s jasným návodem a kontaktními údaji na dotyčného pracovníka, jak nejrychleji peníze z Evropské unie čerpat.

Kraje mají dvě základní možnosti, jak dodatečné finanční prostředky z evropských fondů čerpat.

Mohou si ale zvolit, jakou cestu z těchto dvou půjdou.

U Středočeského a Ústeckého kraje máme informaci, že budou chtít zahájit realizaci projektu dříve a upraví svoji projektovou žádost do konce tohoto týdne, to znamená, že dojde k předložení čerpání, nebo k uspíšení čerpání.

Toto je maximální délka čerpání tři roky.

Uvědomuji si, že je to složité, ale je potřeba znát veškerá fakta. Žádost o podporu musí kraj podat nejpozději do 13. prosince tohoto roku.

A k tomu, co lze a nelze čerpat z evropských fondů na sociální služby. A teď dovolte, protože se to strašně plete a rozumím tomu, že to je složitá problematika. Z operačního programu Zaměstnanost je možné podpořit dostupnost a rozvoj preventivních sociálních služeb. Jedná se o služby, jako jsou azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace, dále terénní služby sociální péče, jako jsou osobní asistence a podpora samostatného bydlení.

Opakuji, že pro tyto služby určené primárně pro seniory a zdravotně postižené vláda ale včera schválila dofinancování navýšení platů a zvláštních příplatků ve výši 1 mld. korun. Tak je potřeba tyto dvě věci neplést.

Tomu opravdu nerozumím. Vím, že je to složitá problematika, ale když tomu prosím nerozumíte prostřednictvím pana předsedajícího, proč se mě nezeptáte a místo toho šíříte, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, dezinformace, protože opak je pravdou.

To je dohoda ohledně evropských peněz.

A pokud nebudou kraje předkládat projekty nové, ale prodlouží si ty stávající, tak se to dá ještě zrychlit. Samozřejmě záleží na vzájemné součinnosti.

Taková byla dohoda s kraji.

Co si ale myslím, že skutečným problémem je, a myslím si, že to je věc, kterou musíme řešit do budoucnosti, je novela zákona o sociálních službách. Já jsem si tuto situaci kolem dofinancování sociálních služeb, která dle mých informací nastává každé léto, zažila poprvé a mohu vás ujistit, že mě pouze upevnila v tom, že je potřeba systémová změna ve financování sociálních služeb. Minulý týden jsem představila takzvaná východiska pro diskusi o novele sociálních služeb.